My nezávidíme.

Děkuji. A pan poslanec Foldyna, který se hlásil, to ruší. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Paní poslankyně Richterová v tuto chvíli poslední faktická poznámka.

Prosím klid.

Požádám znovu sněmovnu o klid. Prosím, pokračujte.

A tady ty dobré cesty ale musíme šířit.

Ale přitom to je ta systémová změna. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Budu stručný.

Máme speciální pedagogy. Máme slavnou inkluzi. Když ty rodiny nemají na to, aby děti dostaly školní pomůcky, dostaly školní tašku, tak si jdou na ty úřady, kde na to dostanou speciální příspěvky. Není to spíš tak, že troufnu si tvrdit že většinová společnost a děti ve většinové společnosti a u slušných lidí jsou vychovávány tak, uč se, choď do školy, vzdělávej se, ať se máš v životě dobře? Není to spíš o tom, že některé skupiny obyvatel to mají tak, proč bys chodila do školy?

To je to. A říkáte, že spousta lidí nemá kompetence a nemůže práci sehnat. A v souvislosti s koronakrizí se všude píše: budou chybět tisíce zahraničních dělníků na polích v zemědělství. Myslím si, že na práci na polích a v zemědělství nepotřebuje nikdo vysokou školu. Děkuju.

Prosím. Děkuji, pane předsedající. Budu velice stručný. A mnoho starostů, a nejenom za naši stranu, ale za všechny strany, se hodně pere s tím, jak je ten systém nastaven.

A tam podle mě míří ten zákon.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

Co prospěje, je, když budeme předkládat řešení. Akorát na jednotlivých školách na jednotlivých obcích. A nemají tu opravdu velkou systémovou podporu.

To ničemu nepomůže. A už končím. Děkuji. Děkuji za slovo.

Na druhou stranu pokud chcete něco s tím udělat, tak si uvědomte, že také to má nějakou provázanost.

To znamená, nelze odstraňovat pouze následek, ale i příčinu.